Za druhé bych chtěl připomenout, že my tady nežijeme v nějakém vzduchoprázdnu, už jsme tady u toho minulého bodu diskutovali o těch příkladech. A také je pravda, že v 90. letech tady byla velmi módní doporučení Mezinárodního měnového fondu a také Světové banky, které řadě zemí doporučily, aby privatizovaly částečně důchodový systém, zřídily nový pilíř, do kterého budou přispívat ze státního systému a budou tam individuální příspěvky účastníků. A tak Maďarsko na základě těchto doporučení provedlo důchodovou reformu, podobně ji provedlo i Slovensko a podobně ji provedlo i Polsko. V České republice k tomu nikdy nedošlo až do doby, než byl tedy schválen tento druhý pilíř, který bychom nyní měli zrušit. Česká republika totiž řadu let odolávala těmto pokusům částečně privatizovat důchodový systém a ve finále se ukázalo, že to bylo dobře, že jsme se nepřidali k Polsku, Maďarsku a ke Slovensku v době, kdy ten druhý pilíř zaváděly. Jak to totiž dopadlo? A musím říci, že tady se hodně mluví o vlivu sociální demokracie na zrušení druhého pilíře v České republice, ale musím říci, vážené poslankyně a vážení páni poslanci, že i kdybychom chtěli jako česká sociální demokracie, tak jsme nikdy nemohli ovlivnit rozhodnutí maďarské vlády o faktickém zrušení toho druhého pilíře v Maďarsku. I kdybychom chtěli, tak jsme nijak nemohli ovlivnit rozhodnutí polské vlády, která znárodnila naprostou většinu prostředků, které si lidé v tom druhém pilíři ušetřili, a rozhodně jsme nemohli ovlivnit ani postoje slovenské vlády, která se rozhodla významně omezit státní příspěvky do druhého pilíře. Nezávisle na nás v Maďarsku, v Polsku a zčásti také na Slovensku dospěli k tomu, že se vydali cestou, která je riskantní pro veřejné rozpočty, a v situaci, do které se dostaly důchodové systémy těchto tří zemí, se rozhodli buď ten druhý pilíř fakticky zrušit, nebo se ho rozhodli výrazným způsobem omezit. Čili to, co se teď odehrává v České republice, není izolovaný jev, je to prostě součást širší reakce a je to také součást širšího konsenzu, který se vytvořil v regionu střední Evropy a který jasně ukazuje, že nejenom vláda České republiky, současná vláda České republiky, ale také vlády v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku nepokládají částečnou privatizaci důchodového systému za perspektivní cestu. Čili pokud dnes tady máme diskutovat o tomto návrhu české vlády, tak bych rád požádal všechny odpůrce, aby se vyrovnali s tím jednoduchým faktem znárodnění druhého pilíře v Polsku. A to tam neudělala žádná levicová vláda, to byla liberální vláda. Zrušení druhého pilíře v Maďarsku, ani tam to neudělali socialisté. A na Slovensku, to máte pravdu, to byla sociálně demokraticky orientovaná vláda, která musela omezit státní příspěvky do druhého pilíře, protože to ruinovalo slovenský státní rozpočet. Já jsem přesvědčen, že pokud si máme počínat racionálně, tak není možné reagovat jinak než poté, kdy jsme se rozhodli ten druhý pilíř uzavřít pro nové účastníky, tak teď je potřeba ho co nejdříve také zrušit. Já jsem rád, že ten návrh obsahuje pro účastníky druhého pilíře řadu alternativ, jakým způsobem se zachovat. Prostě účastníci, kteří se do druhého pilíře přihlásili, nepřijdou o své finanční zdroje. A poslední poznámka v rámci tohoto mého vystoupení. Ani náhodou tady nebyl nějaký konsenzus kolem druhého pilíře. Chci jednoznačně odmítnout, že tady byly nějaké dohody. Nebyly. Sociální demokracie vždycky jasně říkala, že ten druhý pilíř nechce. A nebyl tady žádný kompromis. Možná v rámci vládní koalice se tehdy dohodli poslanci, že to bude v nějaké této podobě, ale do toho nevstupovala tehdejší opozice. A nebyla to jenom sociální demokracie, ale i jiné politické strany, které vznik druhého pilíře kritizovaly. A nebyla tady dohoda s odbory, nebyla tady dohoda se zaměstnavateli, nebyla tady jasná dohoda v rámci tripartity a už v době, kdy se ten druhý pilíř spouštěl, tak řada finančních institucí byla velmi opatrná. Také proto těch fondů vzniklo skutečně jenom velmi málo, vznikl jich omezený počet a nakonec se ukázalo, že to byl chybně nastavený systém, protože se do něj v době, kdy ho tehdejší vláda mohutně podporovala, přihlásilo jenom několik desítek tisíc lidí a nakonec to číslo skončilo jen mírně nad 80 tisíci účastníky v rámci tohoto druhého pilíře. Takže nebyla to dohoda, nebyl to konsenzus, bylo to tady přijato velmi těsně. Prostě vláda přehlasovala opozici. Nebyla dohoda v rámci tripartity, sociální partneři k tomu byli velmi kritičtí, k této změně důchodového systému, a podle mého názoru toto je jediný možný krok poté, kdy jsme ten systém uzavřeli, tak ho také zrušit. Já děkuji a eviduji zde dvě faktické poznámky. Paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane premiére.

Váš návrh je nejenom nelogický, ale především neodpovědný.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, já velmi stručně, protože jsem přihlášen, zareaguji na slova pana premiéra. Dneska tady zaznívají slova o inspiraci situací v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku.

Děkuji a poprosím s faktickou pana poslance Sklenáka. Děkuji. Já si myslím, že praxe jednoznačně ukázala to, na co jsme upozorňovali, že zřízení druhého pilíře je slepá cesta, a pokud bychom tedy chtěli navrhnout alternativu, tak musíme navrhnout nějakou jinou slepou cestu a to my určitě nechceme. To, že ve druhém pilíři je minimum účastníků, není dáno tím, že sociální demokracie avizovala, jak bude postupovat, pakliže bude mít vládní zodpovědnost.

To prostě svědčí o tom, že lidé nemají tolik prostředků, aby si spořili na stáří tolik, kolik by bylo potřeba, aby měli stáří zajištěné. Nezbývá než skutečně pokračovat v tom, co už bylo schváleno.

Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Laudát, připraví se paní poslankyně Langšádlová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Existovalo něco jako Bezděkova komise. Vy jste slíbili, že prostě nemáte problém s rozpočtovou odpovědností. A co jste z toho dneska udělali? Vy tady prostě prostřednictvím mikrofonu ve Sněmovně lidem jenom lžete. Tak si zkuste zavést registrační pokladny dobrovolně, my uděláme kampaň, že je zrušíme, když nám dají někdy voliči...